Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat bod F15 varianta III.

Stanovisko pana zpravodaje? Zahajuji hlasování.

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 291, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 109. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bendy pod písmenem E1.

Stanovisko pana... Stanovisko pana zpravodaje? Já vás odhlašuji a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami...

Počet se ustálil. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 295, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 86, tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.